Doufám, že takto hospodaří i paní ministryně ve své domácnosti. Ale brát to jako klad a jako že to je snad cíl hospodaření vlády, tak to si myslím, že není správná premisa, ze které bychom měli vycházet.

To je úctyhodné číslo a hodně peněz, za které by se dalo spoustu věcí vybudovat a také zabezpečit slušnou životní úroveň našich občanů.

Ano, tady je cesta, kam investovat, do nejmodernějších a hlavně nejperspektivnějších technologií, které budou užitečné nejen nám, ale mohou se stát velmi cenným a žádaným vývozním artiklem. Pochopitelně bych tu rád viděl masivní státní investici ve spolupráci se zeměmi, které jsou nejdál ve vývoji a v praktické výstavbě takových malých reaktorů.

Stejným směrem se ubírá vývoj například i v Japonsku.

Zatím jsem slyšel, že deficit je mimo jiné také daný nutností kofinancovat evropské projekty.

Klademe si otázku, o jaké konkrétně jde projekty, jelikož jsme v situaci, kdy už další cyklostezky, zbytečné rozhledny nebo soukromé akvaparky, penziony a soukromé hotely vyvolených financované z veřejných peněz opravdu nepotřebujeme. A tady se dostáváme k úsporám.

Otázkou však je, do jaké míry můžeme ten příbytek státních zaměstnanců ufinancovat z veřejných prostředků.

A srovnání v rámci Evropy je skutečně úsměvné. Evropské země jsou skutečně ve velké míře předlužené a některé z nich na hranici krachu, takže nemá smysl se s nimi srovnávat. Dluh navíc, který je neefektivně prohospodařený, je vždycky špatný, ať je jakkoliv vysoký.

V tomto návrhu však není započítán výpadek z příjmů státu po zrušení superhrubé mzdy, který má být dalších cca 90 mld. korun. Poslanecký klub SPD prosazuje zrušení superhrubé mzdy a podporujeme také snížení sazeb daně z hrubé mzdy z 20 na 15 %. Hnutí SPD již podalo další zákony na finanční podporu pracujících lidí. Systémově prosazujeme navýšení základní slevy na poplatníka a také zvýšení podpory pracujících rodičů s dětmi. Pokusíme se tady prosadit maximum, protože zvýšení základní slevy na poplatníka nejvíce pomůže právě středněpříjmovým a nízkopříjmovým pracujícím. Opakovaně navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, které mají výjimku, kterou prosadila Špidlova vláda. V případě, že si zahraniční vlastník vyplatí podíl na zisku, nemusí nyní platit patnáctiprocentní srážkovou daň, na rozdíl od českých vlastníků firem.

Samozřejmě budeme mít připraveny naše pozměňovací návrhy ve smyslu toho, jak tady hovořím, a ostatně řada zákonů už je tady podána.

A dále chceme, aby se přestaly financovat politické neziskové organizace.

Inkasují stejné peníze a vlastně si mnou ruce. Zarazit to parazitování na systému. My jsme předložili zákon, díky hlasům ostatních stran nám prošel prvním čtením, tak doufám, že se to co nejrychleji posune. A ty politické neziskové organizace, já nechápu, proč je vláda pořád financuje.